A je to Úřad vlády a Ministerstvo práce a sociálních věcí zde přítomného ministra Jurečky.

To znamená, zoufalí občané se nikam nemůžou dovolat a nikdo jim neodpovídá.

Tato dvě ministerstva tak pochopitelně zase popravdě si řekněme, že protože se to týká sociálních věcí, tak samozřejmě asi občané nebudou psát na nějakého ministra pro legislativu nebo nevím pro koho, ministra pro vědu.

Mnoho zemí po světě je ve válce. Rozhodně bychom ale měli pomoci alespoň našim chudým. Proč je pro vládu tak lehké vyvěsit ukrajinskou vlajku a naopak tak těžké pomoci bezmocné české babičce? To vám za to nestojí? Vaše sankce rozšířily odběratelskou síť ruského plynu a ropy po světě. Vaše sankce posílily rubl a ruskou ekonomiku a naopak viditelně ničí ekonomiku naši.

Myslíte si, že tahle žebrácká záplata, kterou dnes schvalujeme, vyřeší to, co jste napáchali? Hloupost a ideologická slepota je každého soukromá věc. Jenže problém je, když vaše ideologie a neschopnost ničí celou zemi a její občany.

Takže když si z mého vystoupení vezmete alespoň to, že začnete pomáhat lidem a alespoň začnete tím, že zřídíte nějakou linku nebo informační servis, aby těm lidem bylo nějak odpovězeno, aby byla nějaká malá rada, tak si myslím, že alespoň to by byl malý pozitivní krok. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane předsedo. S přednostním právem je přihlášena paní místopředsedkyně klubu ANO Jana Pastuchová a poté pan ministr, také s přednostním. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Jsou zde tři body. Rozšíření mimořádné okamžité pomoci a zjednodušení, s tím také nemáme problém.

Já budu opravdu zvědavá na hlasování zrovna Pirátské strany, která prosazovala navýšení rodičovského příspěvku.

V minulém volebním období jsme to zvedli ze 7 na 10 tisíc.

Já jsem prosila o statistiku, což asi si myslím, že to tu není, kolik vlastně rodičovského příspěvku ve výši 10 tisíc čerpají rodiny mimo studentů, protože víme, že studenti, kteří nemohou doložit tak do toho spadají bohužel také ale nepracujících.